Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, podpora částečně zaměstnanosti se rovná podpora zaměstnanosti. O to vždycky sociální demokracii šlo. Firmy i lidé potřebují vědět, že budeli krize, bude zde mechanismus, jak lidi o práci nepřijdou. A firmy nepřijdou o své vysoce kvalifikované zapracované loajální zaměstnance, bez kterých žádná firma dlouho fungovat nemůže. Proto tento návrh zákona potřebujeme jako systémové opatření pro tuto chvíli, pro současnou krizi, ale také do budoucna.

Navrhuji proto zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 12 dnů, tak aby bylo možné návrh projednat ve třetím čtení už na následující schůzi Poslanecké sněmovny, tedy od 20. 10. Ale doufám, že i v této krátké lhůtě, v této krátké době se ještě dokážeme domluvit na úpravě parametrů tak, aby návrh získal maximální podporu zde v Poslanecké sněmovně, ale i v tripartitě.

To, co firmy totiž potřebují a co je v zájmu výkonu ekonomiky i hospodářství a hospodářského růstu, je udržet ve firmách především vysoce kvalifikované zaměstnance, lidi, kteří prostě dokážou ty firmy po nějaké době útlumu opět rozjet. Debata o dalších parametrech samozřejmě musí proběhnout také.